Čili první navržená změna pořadu, pan ministr Rakušan, Představení vládní strategie ke zvládání uprchlické krize. Hlasujeme o tomto zařazení nového bodu. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro tento nový bod? Kdo je proti? V hlasování číslo 84 hlasovalo 173 poslanců a poslankyň, pro 89, proti 75. Tento nový bod byl zařazen.

Myslím, že takto můžeme hlasovat. Prosím, přihlaste se znovu svými identifikačními kartami. Budeme tedy hlasovat pevné zařazení po projednání tisku 137. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro toto pevné zařazení?

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh na nový bod byl zamítnut, čili nebudeme hlasovat o návrhu na pevné zařazení.

Kdo je pro pevné zařazení bodu 110 jako první bod dnešní schůze? Kdo je proti?

Tento bod nebyl pevně zařazen.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.